Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, přihlaste se všichni identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo požádal o vydání náhradní karty. Zatím má náhradní kartu č. 2 pan poslanec Michal Hašek, náhradní karta č. 1 pan poslanec Miroslav Kalousek. Ještě než přečtu omluvy z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, pan poslanec Korte chce jednu technickou, nebudu ho reprodukovat. Prosím, pane poslanče, řekněte, co potřebujete.

To byla technická poznámka pana poslance Korteho. Dovolte mi, abych přednesl omluvy, které jsou na dnešní den.

To jsou všechny omluvy, které byly doručeny pro dnešní den předsedovi Poslanecké sněmovny. Můžeme tedy pokračovat.

Tím jsem v podstatě zahájil návrhy na změnu jednotlivých bodů programu. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova. Já si dovolím navrhnout, abychom dnešní jednání začali přerušeným bodem Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky. Navrhuji tedy jeho pevné zařazení na dnes jako první bod. Paní poslankyně Konečná a poté pan poslanec ta má písemnou přihlášku, nijak nechci diskriminovat kolegu, ale paní poslankyně dala písemnou přihlášku.

Děkuji a prosím pana poslance. Pane místopředsedo, dobré dopoledne dámy a pánové. Také já bych chtěl požádat o zařazení nového pevného bodu, a to třetího čtení tisku 78, což je státní dluhopisový program, třetí čtení zařazení jako pevný bod na středu jako první bod dopoledne. Je to samozřejmě po dohodě s panem ministrem financí. Činím tak jako zpravodaj tohoto tisku.

Ano. Ještě někdo se hlásí ke změně pořadu schůze? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích, které byly podány ke změně pořadu schůze. Tím prvním rozhodnutím bude rozhodnutí hlasováním pořadové číslo 64, že budeme dnes začínat bodem Aktuální situace na Ukrajině a pozice vlády České republiky.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám I tento návrh byl přijat. Nyní návrh na zařazení druhého čtení zákona o ochraně ovzduší, tisk 77 na dnes jako druhý bod. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro projednání druhého čtení. Děkuji.